Dobré teď již odpoledne, kolegyně, kolegové. Já jsem původně zvažoval, že už ani nevystoupím k tomuto návrhu, ale udělám to a budu velmi stručný. Jsem i jedním z předkladatelů tohoto návrhu a pravdou je, že mezi svými kolegy v rámci klubu hnutí ANO jsem v menšině v tomto názoru, to říkám férově, a jsem si toho vědom, ale přeci jen tady cítím za dobré vám povědět, říci své stanovisko.

Moje stanovisko od minulého období je stále stejné. Jsem pro nulovou toleranci. Pamatuji si statistiky, čísla, která jsme obdrželi jak od kolegů zdravotníků, záchranářů, tak například od dopravní policie, od šéfa dopravní policie Tomáše Lercha.

Ale cítím z debaty, že je potřeba ještě se k tomu vrátit, najít možná nějaké trochu jiné řešení, možná najít větší kompromis, trochu obrousit hrany, a chci moc poděkovat panu ministrovi Danu Ťokovi za nápad, návrh, se kterým přišel při poslední debatě k tomuto zákonu tady ve středu, že bychom ho vrátili do druhého čtení a že bychom zkusili nějaké rozumné řešení, a teď nepředjímám jaké, ale že bychom ho zkusili najít.

Tak dneska po představení své pozice bych vás moc rád poprosil, abychom pana ministra podpořili, abychom vrátili ten zákon do druhého čtení. Myslím si, že jsme schopni během zimních měsíců, ledna, února, najít pozici, která bude komfortní jak pro Ministerstvo dopravy, tak i pro většinu z nás tady v Poslanecké sněmovně. Za sebe mohu slíbit nebo nabídnout pomoc. Ještě třeba právě podvýbor pro dopravu by mohl být tím konkrétním místem, kde bychom tu přesnou formulaci nalezli, kde bychom se dohodli, jakým směrem se vydáme. Může se ten podvýbor uskutečnit, můžeme ho svolat hned na lednové schůzi. Takže tolik moje stanovisko. A pokud tedy zvažujete nebo jste na vážkách, určitě si dovolím jménem pana ministra vás poprosit o podporu jeho návrhu, abychom se tedy k tomu zákonu ještě mohli vrátit. Věřím, že v zimních měsících to stihneme.

Já si myslím, že je to natolik složitá věc, že to nejsme schopni zvládnout.

Neopravíme! Pokud mi řeknete, že jste schopni to udělat, a v tom duchu, že to bude tak, že vyjmeme vodáky na řekách, které nejsou dopravní cesty, z tohoto režimu, tak to podpořím, ale pokud to tak nebude, tak jsem tvrdě proti. Děkuji za pozornost. Děkuji. Já budu reagovat tady na předřečníka. Kolega poslanec Bartoň tady upozorňoval na to, že je možné, že to nestihneme do příští sezóny.

Je omluven. Ano, vy jste přítomen, takže vám dávám slovo. Děkuji, pane předsedající.

Nicméně to, proč jsem se přihlásil do diskuze, bylo něco jiného. Já se domnívám, že bychom opravdu měli minimalizovat restrikce, které se týkají volnočasových aktivit, a to bezesporu sjíždění vody je. Stejně je to turistika na horách, stejně je to řada dalších činností, kde ten člověk může být sobě nebezpečný, může být nebezpečný i ostatním, a my tam žádné restrikce stran požívání alkoholu nemáme.

Na druhé straně restrikce není cesta, která by cokoliv řešila. Podstatně důležitější je propagace, podstatně důležitější je vzdělávání dětí, mládeže, obyvatelstva, vysvětlování rizik škodlivosti, podstatně důležitější je, aby kdokoliv uměl jednotlivé drogy považovat za nebezpečné a riskantní, a to si myslím, že by měl být i náš přístup k alkoholu. Ano, tam, kde ten člověk po požití alkoholu, pokud vezmu alkohol jako příklad, je nebezpečný svému okolí, páchá trestnou činnost, může se stát, že zaviní těžké zranění nebo smrt mnoha jiným, tak ano, tam je to jasné, tam je role státu vystupovat agresivněji a vystupovat nástroj restrikce, což bezesporu je situace u motorové dopravy, ale určitě to není situace vodáků.